Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

A právě tam míříme pozměňovací návrhy, které jsem podal oba dva.

Paní poslankyně má, takže prosím... Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Výbor pro životní prostředí doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona v následujícím pořadí: 1. návrh legislativně technických úprav podle jednacího řádu, ale ty nebyly předneseny;

Je nehlasovatelný, pokud nebude přijat návrh A1; Pokud nebyl přijat návrh E hlasováním číslo sedm; Pokud nebyl přijat návrh A2 hlasováním číslo tři a návrh C hlasováním číslo pět;

Kdo je proti? Hlasování číslo 200. Prosím, paní zpravodajko. Výborně. Takže jak jsem říkala, nemusíme hlasovat legislativně technické úpravy, protože ty nebyly předneseny, takže se můžeme vrhnout na pozměňovací návrh číslo A1. Stanovisko výboru je doporučující. Pan ministr?

Dalším hlasováním se vypořádáme s návrhem A2, taktéž výboru pro životní prostředí. Stanovisko výboru je nedoporučující.

Návrh byl zamítnut. Dalším návrhem je návrh pod písmenem B. Je to návrh hospodářského výboru, změna zákona o zadávání veřejných zakázek. Stanovisko výboru nepřijal stanovisko. Pane ministře?

Přihlášeno 91 poslanců, pro 57, proti 9.

Řeší dvojí zdanění v oblasti nakládání s komunálním odpadem, v podstatě doplňuje do snížené sazby sběr, přepravu, třídění nebo dodání komunálního odpadu včetně souvisejících služeb. Stanovisko výboru nepřijal stanovisko. Pane ministře?

Návrh byl zamítnut. Navazuje na usnesení výboru pro životní prostředí na pozměňovací návrh, upravuje změnu chemického zákona. Životní prostředí dalo stanovisko doporučující. Pane ministře?

Návrh byl přijat.

Stanovisko výboru nepřijal stanovisko. Pane ministře?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko výboru výbor nepřijal stanovisko. Pane ministře?

Kdo je proti?